Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi. Nyní pan poslanec Jiří Štětina řádně přihlášený do rozpravy.

Měl jsem v minulém volebním období připravené tři interpelace, které jsem řekl, na ministra spravedlnosti, ministra vnitra a tenkrát místopředsedkyni vlády, která měla v resortu boj proti korupci.

Jednak jsem ve své písemné interpelaci, a tenkrát i slovní interpelaci, měl vyjmenované kauzy.

O prodej akcií Český olej společnosti Setuza.

A hlavně, kdo kauzy zastavil. Samozřejmě, dodneška mně nikdo neodpověděl. Čili z toho důvodu, protože jsem měl obavy, že to nestihnu časově, takže znovu a znovu opakuji návrh na zřízení vyšetřovací komise ke kauze OKD, i s vědomím toho, že už moc času nemáme.

Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.